Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 70. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Kolegové, kolegyně, prosím o klid! Děkuji...

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem 110, což je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Případně bychom pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. A nyní se táži, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 70. schůze? Mám zde přednostní právo pana předsedy Jakoba. Prosím, máte slovo. Děkuju, paní místopředsedkyně.

Děkuju.

Ano? Děkuji. Táži se, zda je ještě... Ano, vidím tady přihlášku s přednostním právem pana předsedy Babiše. Prosím, máte slovo. Takže dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané.

A jak jsem minule tady vystoupil a byl jsem na výboru pro EU, jsem vyzval pana premiéra, aby konečně začal hájit zájmy České republiky a občanů České republiky.